Druhá věc, a to se týká investic, které zde byly dnes opakovaně zmíněny. Jsem přesvědčen, že dlouhodobě je bohužel podfinancován hasičský záchranný sbor. Je řada projektů, které jsou rozestavěny nebo které je třeba dokončit. Z toho důvodu předložím i zde pozměňovací návrh. Osobně odhaduji, že nedostatek peněz směrem k hasičům je někde kolem jedné miliardy. Předložím alespoň třetinu, to znamená, předložím pozměňovací návrh na 300 milionů z toho důvodu, že jsem přesvědčen, že hasiči patří právě k těm záchranným složkám a i o ty je potřeba se starat, protože je potřeba, aby hasiči měli dobré zázemí, abychom jim v tom pomohli. U těch platů je to trochu něco jiného, ale u těch hasičů je to skutečně pod rozlišovací schopnost rozpočtů. Takže jenom avizuji dopředu, že budu za sebe řešit tuto oblast. Také děkuji. Paní ministryně, máte zájem o své vystoupení? Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se. Děkuji za slovo. Já jsem tady tento celý den velmi bedlivě naslouchala všem argumentům, které padly, dělala jsem si poznámky, mám tady celou řadu grafů.

Ano, odpovědné rozpočtování je v nastavování trendů. To je neoddiskutovatelný fakt. Trendů veřejných rozpočtů.

Takže to jsou ty trendy, které sledujeme. Zdraví veřejných financí, strukturální saldo a samozřejmě výši dluhů.

Ano, já jsem to tady připouštěla.

Tak jak jsem řekla v úvodním slovu, podporuji i průzkumy predikcí ostatních domácích i zahraničních institucí.

Zaprvé je nutno říct, že není možné srovnávat nesrovnatelné, to znamená, že nelze porovnávat skutečnost a rozpočet.

To znamená, že si musíme uvědomit také, kdy dáváme z národních zdrojů, kdy jsou to příjmy EU, a vlastně porovnávat skutečně to, co k sobě patří.

Za jakou cenu? Je to pravda.

Za jakou cenu? Za cenu obrovského plánovaného deficitu.

Tak jenom pro srovnání, tady vidíte, že z národních zdrojů plánujeme téměř 80 miliard.

Co se týče podílového vyjádření, kapitálové výdaje rostou.

Diskusní kroužky se rozšiřují. Takže bych chtěl požádat o větší klid.